Dobře, děkuji.

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Mzdová politika pracovníků univerzit. Důvody jsou minimálně dva.

Čili to si myslím, že toto jsou minimálně tyhlety dva důvody, proč by bylo vhodné, abychom se tím zabývali.

Děkuji za pozornost.

A teď to tedy přejmenováváte nebo to je další bod?

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych chtěl zařadit bod Změny rozpočtového určení daní. Bojuji za to dlouhodobě a všichni, co jsme pracovali v komunální politice nebo v ní pracujeme i nadále, popřípadě na krajích, tu problematiku máme na srdci a jistě většina z přítomných ví, že pro vybranou skupinu měst a obcí je odlišné rozpočtové určení daní.

Již delší dobu si kladou zastupitelé právě těchto měst otázku, proč tomu tak je. Bohužel to vnímáme jako velmi nespravedlivé přerozdělování, které neakceptuje vůbec aktuální zatížení těchto měst s přenesenou působností plněním role přirozených regionálních celků, kde je plno správních činností, kde je centralizována kultura, sport, vzdělávání, prostě je to všechno nasměrováno primárně do těch krajských měst tak, aby ekonomika netrpěla, ale ta krajská města mají bohužel koeficient 1, který jsem zmínil. Zanedbatelná není ani role těchto měst v oblasti cestovního ruchu, pracovních příležitostí, poskytování specializované a odborné zdravotní péče, prostě je toho skutečně hodně.

Toto všechno má vliv a velký dopad na hospodaření krajských a statutárních měst. Z uvedeného vyplývá, že tato problematika není vůbec jednoduchá. Při zachování celkového objemu podílu ze sdílených daní je pomyslný horký brambor shody na koeficientu pro jednotlivé municipality na straně těch, kteří jsou na těchto zdrojích závislí. To je pak velmi obtížné hledat tu optimální dohodu. Kolegyně, kolegové, při současném složení Sněmovny, kdy tady vidím plno zastupitelů, starostů, místostarostů, bývalých či současných hejtmanů, krajských zastupitelů, si myslím, že je jedinečná příležitost, které bychom mohli využít, abychom se nad problematikou rozpočtového určení daní hluboce zamysleli.

Děkuji vám za pohlídání času a prosím o zařazení tohoto bodu jako prvního bodu dnešního jednání. Ano.

Ano, děkuji.